Ale pořád říkám to, co jsem tady říkal myslím už před rokem, že tady honíme blechy v kožichu medvěda a ten medvěd, třeba solární, sedí, směje se a cpe si ty miliardy do kapes. Proč se tímto nezabýváme prioritně? Proč tady trávíme tolik hodin času, které tady pan vicepremiér říkal minule? Tady by stačila možná krátká doba, abychom velmi rychle ušetřili nějakou tu miliardu, každý měsíc čtyři miliardy, měsíčně. A pokud se týká toho nesystémového kroku ohledně zvýhodnění určitého produktu, piva, počkám pak na odpověď pana ministra, protože vím, že se hlásil do faktické diskuse, že na to chce reagovat.

Prosím, máte slovo. My předkládáme návrh na snížení DPH u sudového piva z toho důvodu, že jsou hospody, které mají jenom točené pivo a nealko.

Takže my to chceme vrátit. Dneska máme 15 a 21.

Pravice navyšovala daně. My je snižujeme. Snižovat daně a mít maximálně dvě sazby. A to se nám daří. Takže já chápu, že je opozice naštvaná, ale myslím si, že koaliční vláda si to odpracovává a je úspěšná a jsme jenom na počátku cesty. Takže snižujeme daně.

Prosím, máte slovo.

Já tedy budu pouze reagovat na to vystoupení, kde zmiňoval mé jméno a mé povídání o Slovinsku.

Dva týdny a dva dny po zavedení pokladen musel navíc Mramor rezignovat. Tak to je ten slovinský úspěch Andreje Babiše.

To je výsledek toho balkánského pokusu, který tady zavádí Andrej Babiš. Děkuji a nyní s faktickou pan ministr Babiš.

Takže ono těžko se tady argumentuje, když lžete permanentně. Děkuji. To byly pro tuto chvíli faktické poznámky. A nyní prosím k mikrofonu pana poslance Paveru s řádnou přihláškou. Pan poslanec Vácha máte nějakou procedurální? Námitka? Dobré ráno. Paní předsedající, minule jsme skončili tak, že jsem nevyčerpal celých svých deset minut, žádal jsem pana předsedajícího, aby přerušil schůzi. Já jsem se proti tomu ohradil, že jsem celých svých deset minut nevyčerpal. Proto si myslím, že bych měl mít možnost dokončit svůj projev. Takže dávám námitku a žádám Sněmovnu, aby mi bylo dovoleno dokončit svůj projev. Tak já to udělám jinak. Zeptám se Sněmovny, zda s tím má problém, že bychom umožnili panu poslanci Váchovi vystoupit, aby dokončil svůj projev.

Odhlásím vás a poprosím, abyste se znovu přihlásili svými kartami.

Proti?

Hlasování končím.

Já bych chtěl váženým kolegyním a váženým kolegům poděkovat za velkorysost, ale teď nevím, kolik budu mít minut, po pravdě řečeno. Takže máte svých deset minut. Tak to děkuju úplně. Prosím pokračujte a poprosím sněmovnu o klid.

Ze začátku jsme slyšeli pouze argumenty pana ministra.